A je mi jedno, jestli se v tom ocitne cizinec, který je podezřelý z kriminality, nebo pokud to bude občan České republiky s čistým trestním rejstříkem. Jde zkrátka o nějaký princip odvolatelnosti. Dneska už vystupovat nebudu. Na závěr bych možná odcitoval... Koukám, že už nemám čas, tak už nic radši citovat nebudu.

Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bylo to těsně na hraně jednacího řádu.

Není to jenom jeden pozměňovací návrh. A stanovisko u jednoho bylo neutrální, aby to tady zaznělo, to pracovníkům Ministerstva vnitra nevadí.

A já rozhodně nejsem ústavní právník, abych to dokázal posoudit. Nějaká zátěž Ústavního soudu je jedna věc, ale další věc je, že bezpečnostní složky našeho státu potřebují mít nástroj, aby to nedopadalo jako v Německu, že se tam uplácí nelegální migranti, aby opustili stát, a pak se druhou stranou zase opět vrátili pro tučné sociální dávky a aby tam páchali trestnou činnost, popřípadě teroristické útoky. A jediným cílem tohoto návrhu je, aby naše bezpečnostní složky státu měly možnost takovéto lidi, kteří zde nemají co dělat a kteří zde mohou páchat trestnou činnost nebo teroristické útoky, tak aby měly vůbec nějaký nástroj pro to, aby je mohly vyloučit a vrátit zpět do země původu. Prostě bezpečnostním složkám státu to chybí. Těch mám nyní ještě šest.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající.

Protože po totalitě politické, kterou buduje Brusel dneska nad všemi členskými státy Evropské unie, díky technologickým vymoženostem, které již dnes testuje Čína na svých občanech, tady bude vybudovaná taková totalita, že i díky činnosti strany pirátské s podporou neziskových organizací, s podporou veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které já musím každý den proti své vůli sponzorovat, jak ty neziskovky, tak ty antiveřejnoprávní sdělovací prostředky, tak s pomocí strany pirátské tady vybudujeme, pokud to nezastavíme, nebo aspoň vy se pokoušíte tady budovat takovou supertotalitu, jakou tento kontinent ještě nezažil, prostřednictvím nedemokratické instituce s nikým nevolenými zástupci, kteří mi můžou, kdykoli se rozhodnou, něco přímo přikázat, nejenom mně jako občanovi, ale každému z vás, jak tady sedíme, každému z nás může Evropská unie dnes přikázat, že musíme něco přijmout. Já jsem občanem České republiky. Nejsem občanem Evropské unie. Jsem součástí Evropské unie, tak jak dneska funguje a tak jak dneska pracuje, nedobrovolně, proti své vůli. A nejsem sám. To si buďte naprosto jistí.

Nyní faktická poznámka Václava Klause.

Mám rád všechny ostatní národy světa. Zadruhé k panu Onderkovi, vaším prostřednictvím. Já bych rád, abyste upustil od těch xenofobních útoků na obyvatele hlavního města Prahy. To je poměrně důležitá věc.

A požádám sněmovnu o klid. Pan kolega Bartošek má slovo k faktické poznámce. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kotene, umíte číst? Když se podíváte do toho materiálu, tam není o tom, že uvidíme, co Ústavní soud, nebo že by mohlo být v rozporu s ústavním pořádkem. Je tam, že to je v rozporu s ústavním pořádkem. Opravdu si ta stanoviska stačí jenom přečíst. To není žádné velké kouzlo.

Já jsem rád, že jsme členy Evropské unie.

Děkuji.

Tak to je první dezinformace, která tady byla.